Pokud porostou současným tempem důchody, nebude na zvýšení rodičovského příspěvku. Toto je to rozdělování společnosti. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No, tak tato pětikoaliční vláda slíbila, dvě třetiny uspoříme na výdajích, třetinu zvýšíme daně.

To by stačilo, ne? To by stačilo.

Zatím jediná úspora, kterou jste dokázali, podle nás protiústavním způsobem, protlačit snížení mimořádných valorizací za červen. Nemáte žádnou úsporu. Nemáte! Teď určitě se někdo ozve a řekne, to bude až v rozpočtu. Dělám to už rok a půl nebo rok a sedm měsíců a budu v tom pokračovat.

Jediné, co umíte, a jediné, co dokážete: zvýšit daně, snížit důchody a skončíte. Děkuji.

Také musím reagovat vaším prostřednictvím na pana poslance Bělobrádka. Vy nám tedy říkáte, že pokud se nesníží peníze na důchody, takže my zadlužujeme budoucí generace. Kdo to bude platit? To je jiná generace? Tak si zameťte před vlastním prahem!

Děkuji za slovo. Také reakci na pana poslance Bělobrádka. On tady hovoří, že potřebujeme finanční prostředky, potřebujeme na další oblasti školství, zdravotnictví a tak dále.

Jeden tento politický náměstek nás stojí 3 miliony korun. Malé peníze dělají velké peníze. To samé ohledně zmrazení platů politiků. Protože schválením tohoto zákona bude jeho platnost a účinnost podpisem prezidenta republiky.

Nevím, jakým způsobem už vám to jako koalici vysvětlit!

Děkuji za slovo, pane předsedající. Pak jsem mluvila všeobecně. A co pan Kalousek? A ten hovořil tady hodně. Já jenom říkám, že kolikrát tady on předčítal třeba směrnici, a nikdo tady neřekl ani popel.

Já neříkám, že jste to byl konkrétně vy.

Děkuji.

Protože je takto možné si pro Českou republiku půjčit levněji, než když si bude stát půjčovat běžně formou státních dluhopisů.

Moje poslední faktická poznámka. V prvním a druhém čtení tady vystoupilo celkem 85 vystupujících. Děkuji. Děkuji za slovo.

Tak já si dovolím podotknout, že za té minulé vlády, kdy paní Schillerová, vaším prostřednictvím, byla strážkyně státní kasy, to bylo opačně.

Děkuji vám. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, budu mít jednu otázku. Kam spěcháme? Proč spěcháme? Byl by dostatek času na projednání, na projednání i návrhů opozice a k nějakému politickému konsenzu. Mě k tomu vede pouze jediná myšlenka. Zjistili jsme, že nenaplníme výdajovou stránku rozpočtu vzhledem k příjmové a musíme někde ušetřit.